Návrh byl předložen do vlády formálně bez rozporů, ale byly tady nějaké návrhy.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozornilo na to, že nevládní neziskové organizace v oblasti životního prostředí jsou u nás ve velmi privilegovaném postavení, přiznává jim právní řád silná procesní práva a to je důvodem k častému zneužívání.

Další zásadně odmítavou připomínku předložila Hospodářská komora.

Čili komora navrhovala, aby zůstala možnost podávat podání pro státní instituce, které pak jednají z moci úřední.

Podle mne určitě vítají tuto možnost, které se podle mne velmi iniciativně chopí. Čili jejich prostor, který se zúžil, může být tímto zákonem opět rozšířen.

A přitom chybí stanovení nějaké základní odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout touto obstrukcí anebo také vinou žádostí, které budou podány neoprávněně, kde se ukáže, že ta jejich žádost... není ji možné vyhovět. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil ke slovu proto, abych jednak tedy velmi výrazně odmítl tento zákon, a tedy abych podal návrh na jeho zamítnutí v prvním čtení.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Omluvte prosím moji nepřítomnost se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská.

Jste si toho vědom. Takže prosím.

Sněmovna už to projednávala asi sedmnáctkrát. Ale sami jste si to rozhodli. Tady jsou zástupci levicových stran, kteří mají blízko k těm zaměstnancům. Ti hlasovali, aby se to zamítlo. Ti také byli proti. Většina nás nějak bylo pro.

Pan poslanec Kalousek mi asi přijde říct, že jsou to naše zákony. i když jsou to ty jejich. Jenom chci upozornit na tuto situaci, které tady čelíme.

Schvalte to, jinak budete platit pokuty! Schvalte to, schvalte to, schvalte to.

A ještě je prostor tady na faktickou poznámku.